Opakovaně tvrdím, že kompenzační bonus má charakter sociální dávky. A najednou tady proti sobě vláda zřejmě vědomě staví živnostníky, že buď bude čerpat podporu na to, aby udržel pracovní místa, anebo bude čerpat podporu pro sebe, aby měl aspoň 15 tisíc měsíčně. Co je to za přístup? Nechci slevu zadarmo, bych řekl, že jo.

Proč hážeme zaměstnance, živnostníky přes palubu? Tomu vůbec nerozumím. Já bych chtěl vyzvat vládu, aby připravila urychleně novelu tohoto zákona, bohužel novelu, která umožní souběh kompenzačního bonusu a programu Antivirus.

Ano, nebo ne? O tom málo mluvíme v Poslanecké sněmovně. A já nevidím jediný důvod, proč ta vláda vyškrtla a obětuje zaměstnance živnostníků.

Já jsem se domníval, že to bylo opomenutí.

Kde vidíte tu rozpočtovou nezodpovědnost, že v takové firmě, taková malá firma nemá nárok na podporu svých zaměstnanců a udržení pracovních míst?

Úmyslně. Souběh podpor.

Tady jsou diskriminováni zaměstnanci malých živnostníků a samotní živnostníci.

Vážený pane předsedající, paní ministryně, pane premiére, kolegyně, kolegové, já vlastně navážu.

Nicméně teď k tomu samotnému kompenzačnímu bonusu.

Je potřeba říct, že ono to v tom období, o kterém se budeme bavit teď, v tom čtvrtém čtvrtletí, pokud se nezmění pravidla, tak to nebude možné.

Opět to úplně logiku nedává.

Včetně toho, že ten návrh Senátu se snaží dorovnat alespoň část výpadku příjmů pro kraje.

To prosím pěkně fakt vysvětlete.

Že jste četli, jak je tento zákon o kompenzačním bonusu nastaven. Nemohli byste mi teď otevírat něco, pro co jste tady sami hlasovali!

To znamená, je to na výběr. Buď si vybere... Senát řešil COVID Nájemné.